Doplňující otázka nebude.

Já vám děkuji, paní poslankyně. Požádám pana premiéra, aby vám odpověděl. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, především chci odmítnout fakt, že by se vládě jednalo o likvidaci ústavní péče. Já myslím, že je důležité si uvědomit, že se jedná o transformaci péče o ohrožené děti. Pokud se interpelace týkala zákazu ústavní výchovy do sedmi let věku dítěte, v usnesení, které přijala vláda, je řečeno, že mohou být a musí být definovány podmínky, za kterých to bude výjimečně možné.

Primárně tedy chceme využívat náhradní rodiny, to znamená zmenšit počet dětí, které vyrůstají v ústavní výchově, a u těch dětí, u kterých nebude možné využít náhradních rodin, tak by nadále měly být v pobytových zařízeních, ale pouze tehdy, pokud to bude například potřeba na základě jejich zdravotního stavu. Očekáváme, že v příštích letech a to nebude proces, který by trval jeden, dva, tři, čtyři roky, bude to několikaleté období by mělo dojít ke zmenšení těchto pobytových zařízení, měly by získat více komunitní charakter, měly by tam být co nejmenší skupiny dětí, aby to bylo co nejblíže rodinnému prostředí, ale v žádném případě se do budoucna bez takovýchto pobytových zařízení neobejdeme. Pouze se snažíme o to, aby stále více dětí bylo postupně umísťováno do rodinného prostředí. Tady je shoda mezi příslušnými resorty.

Tato legislativa bude znovu projednávána na úrovni vlády, bude pak samozřejmě projednávána i na úrovni Poslanecké sněmovny.

Nic nebude učiněno bez toho, aniž by byla dosažena shoda na změně příslušných návrhů zákonů. Nicméně ano, vláda potvrdila trend, který koneckonců už tady běží řadu let a který je rozšířený i v řadě dalších vyspělých zemí, snažíme se, aby co nejvíce dětí vyrůstalo v okruhu náhradních rodin, to znamená v rodinném prostředí, aby co nejméně dětí bylo nuceno vyrůstat v ústavní péči. Děkuji. Paní poslankyně, dáte doplňující otázku? Prosím.

Děkuji.

Nekritizuji péči v těchto ústavech, jenom si myslím, že děti, které tam vyrůstají, pokud by měly možnost vyrůstat v rodinném prostředí, v prostředí, které by se co nejvíce přiblížilo rodinnému prostředí, že by to pro ně bylo lepší. Prostě není to nic, co bychom měli dětem závidět nebo přát, trávit dětství, vyrůstat v ústavu, vyrůstat bez zázemí rodiny. Myslím si, že trend, který v České republice je, a víte, že od roku 2006 existuje možnost umístění dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, od roku 2013 je tato věc hojně využívána, posiluje se postupně a zvětšuje se postupně množství dětí, které jsou umísťovány do náhradních rodin, a nemyslím si, že v České republice končí děti na ulici z tohoto důvodu, že by byly umísťovány do náhradních rodin. A myslím si, že je potřeba přihlédnout k situaci v jednotlivých regionech. A znovu zdůrazňuji, že tato vláda nebude schvalovat žádné dokumenty, které by násilím rušily kapacity, které jsou z pohledu společnosti potřebné.

Ale dnes v takové situaci nejsme, ten proces může trvat pět sedm let, chystáme legislativní návrhy, které by k tomu vedly, mnohaletý proces transformace a posílení počtu dětí, které budou mít šanci vyrůstat mimo ústav a budou mít šanci vyrůstat v náhradní rodině.

Dobrý den. Jediná formulace, kterou můžu položit otázkou, aby to pan premiér stihl, je: Pane premiére, co vy na to?